Poprosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi sdělili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan místopředseda Hamáček bude hlasovat s náhradní kartou číslo 2. Pan předseda Stanjura hlasuje s kartou číslo 1.

Nejdříve přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze jako na začátku každé schůze. Navrhuji, abychom určili za ověřovatele pana poslance Františka Kopřivu a pana poslance Jiřího Miholu. Má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů? Budeme hlasovat.

Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno 144 poslanců, pro 139, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

Nyní sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Ivan Adamec bez udání důvodu, Dana Balcarová ze zdravotních důvodů, Marian Bojko ze zdravotních důvodů, Pavel Jelínek z rodinných důvodů, Přemysl Mališ z rodinných důvodů, Květa Matušovská z osobních důvodů, David Pražák ze zdravotních důvodů, Antonín Staněk bez udání důvodu.

Tím jsme se vypořádali s omluvami. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 6. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Pokud jde o celkový průběh projednávání návrhu pořadu schůze, mám z grémia několik informací. Navrhujeme zařadit nové body do návrhu pořadu schůze, a to

Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace, 3. návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace,

Mám pro vás ještě informaci. V souladu s naším jednacím řádem máme do pořadu 6. schůze zařazen bod 36 Odpovědi na písemné interpelace.

Já pro tuto chvíli jako první přednostní přihlášku eviduji přihlášku pana předsedy Bartoše, poté bude následovat pan předseda Bartošek, poté s přednostním právem pan místopředseda Okamura, z místa se hlásí pan předseda Faltýnek. Beru na vědomí. Prosím, pan předseda jako první.

Já bych proto chtěl navrhnout a tam by mohla být i širší podpora, jak jsem se dozvěděl ve večerních hodinách zařadit i tento bod na jednání Poslanecké sněmovny dnešní den, a to v pořadí pokud dojde k zařazení těchto bodů ihned po projednání bodu týkajícího se Dublinu IV. Můj návrh je tento bod jednání Sněmovny a hlasování o zbavení imunity pana Babiše a pana Faltýnka zařadit již na dnešní jednání. Není žádný důvod k tomu otálet, doporučení máme. Zařadil bych to, pokud bude schválen program schůze, po jednání Dublin IV, kde by měla být širší podpora, jak jsem se dozvěděl včera po mé komunikaci. Já vám děkuji. Jenom abych to nějakým způsobem procesně ukotvil, tento bod není na pořadu schůze, tudíž jedná se napřed o návrh, aby byl vůbec zařazen.